V řadě případů se tomu zdržování dalo předejít, kdybychom měli k sobě vzájemně větší úctu, kdybychom pamatovali na to, že každá strana zastoupená v této Poslanecké sněmovně má svoje voliče, jejichž zájmy tady má zastupovat a také začasté zastupuje.

Nyní k té druhé věci.

Ano, je to opět kalendář a je to dárek nad jiné vhodný.

Chci z tohoto místa navzdory všemu, co se tady dělo, poděkovat za to, že jsme tady spolu celý ten rok vydrželi. Pravda, někdy ve velmi tvrdých hádkách, ale přece jenom jsme tu na jednom pracovišti. Dovolte mi, abych poděkoval také zaměstnancům Poslanecké sněmovny, abych poděkoval ochranné službě, abych poděkoval lékařské službě, minule jsem na to zapomněl a dostal jsem zaslouženě vynadáno, a všem, kteří se o to, abychom zde mohli pracovat, celý rok poctivě starali.

Děkuji. Vše nejlepší. Pardon, pane předsedo, nejprve pan ministr obrany je přihlášen s přednostním právem, po něm pan předseda Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, pane předsedo. Děkuji.

To budeme jednat. Vzhledem k tomu, že se jedná o mise, že podpoříme usnesení tak, aby to mohlo projít. V poslaneckém týdnu je to zcela zbytečné a vyzývám vás nějakým způsobem, abyste ještě zvážili, zda skutečně osmého budeme začínat zrovna tímto velmi nešťastným bodem. Jinak tedy musím poznamenat, že je mi velmi líto, já jsem v úterý na grémiu navrhoval, abychom v pátek toto kontroverzní téma neprojednávali, aby se projednaly skutečné priority, což jsou některé body například ministryně práce a sociálních věcí Marksové, některé body, které hoří z hlediska čerpání evropských dotací ministra průmyslu a obchodu Mládka, aby se samozřejmě projednaly vojenské mise, že stáhneme veto, nebudeme to vetovat. No, skončilo to jenom u misí.

My nesouhlasíme s jedním jediným bodem. Vy nejste schopni stanovit priority, skutečné priority této země, a tato ryze politická témata si vždycky nechat na závěr, až odbudete to, co tato země potřebuje, co se z hlediska fungování jak směrem dovnitř, tak směrem k Evropské unii musí naplnit.

Je to vaše rozhodnutí o té schůzi, je mně to líto. Děkuji panu předsedovi. Není tomu tak.

O tomto návrhu dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.